Tak pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jelikož se jedná o poslanecký návrh, který má podporu napříč všemi stranami a již získal svou podporu, tak budu velmi stručný.

Tento návrh přináší revoluci tím, že každému dává právo komunikovat s úřady elektronickou cestou a úřadům naopak povinnost toto umožnit. Samozřejmě tím není dotčena možnost osobního jednání na úřadech tak, jako je to doposud.

Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám znovu sněmovnu o klid!

Nebo přeruším jednání!

Úřady by si měly údaje sdílet mezi sebou.

Základním cílem a zároveň důvodem k předložení návrhu zákona je stanovit obecné právo pro fyzické a právnické osoby týkající se poskytování digitálních služeb jako rovnocenných forem jinak nedigitální, avšak objektivně digitalizované služby, a zároveň ustanovení odpovídající povinnosti orgánů veřejné moci takové digitální služby za podmínek stanovených návrhem zákona poskytnout. Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu. Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené členky vlády, milé kolegyně, milí kolegové. Zákon, který teď projednáváme, má opravdu ambici být průlomový, a to hned v několika ohledech. Ten první ohled, ta první rovina je konečně výrazně posunout dopředu digitalizaci v České republice. A tím nemyslím digitalizaci, která se často prezentuje jako digitalizace pro digitalizaci, kdy vznikají nové povinnosti, nové úkony, ale jsou jenom digitální.

Hlavní nástroj, proč to ten zákon může udělat, totiž spočívá v tom, že překonává tradiční český resortismus. Že je schopen v tomto směru se podívat na občana, na povinnosti státu z jiného úhlu pohledu než jiné zákony. Jak zaznělo, tohle není zákon, který by občanům přidělával nějakou novou povinnost. To je zákon, který naopak občanům dává práva. Dává právo, aby pokud se rozhodnou se státem komunikovat elektronicky, tak aby to stát respektoval, přizpůsobil se tomu a v takovém případě ty služby opravdu elektronicky poskytoval, a sám tím ve výsledku ušetřil finanční prostředky. A jak zaznělo, přicházejí s ním a tady se podařilo najít shodu napříč politickým spektrem a podařilo se také najít shodu napříč odbornou veřejností. To bych tady také rád zdůraznil.

Já zkusím, byť to tady trochu zaznělo, zmínit, v čem ten zákon opravdu může být prospěšný. Zkusím zmínit konkrétní aspekty, aby bylo patrné, že to není akademická úvaha, že to není salonní diskuse, která by se vedla buď v odborných kruzích, nebo politická diskuse, která by se vedla tady ve Sněmovně. Jedna z věcí, kterou ten zákon opravdu může přinést, je, že nebudeme potřebovat vytahovat z peněženek několik různých dokladů, ale že stačí jeden doklad. Jeden dokument, který prokáže vaši identitu, a stát všechno ostatní, co má ve svých registrech, už bude schopen dohledat sám. A co je důležité bude mít ty údaje díky tomu mnohem aktuálnější, mnohem přesnější, protože ta plastová kartička je jenom nějaké osvědčení. Ta data se skrývají za ní a díky tomuto zákonu budou dostupná. Pokud se rozhodnete důvěřovat státu a dát mu právo, aby sdílel mezi jednotlivými resorty, mezi jednotlivými agendami vaše údaje, tak to také bude znamenat, kromě toho, že nebude nutné se prokazovat mnoha doklady, že automaticky úřady známé údaje vyplní do automatických formulářů samy, samy je vyhledají, samy s nimi budou pracovat. Myslím, že jsme všichni zažili mnohokrát to, kdy musíme na úřadech vypisovat znovu a znovu údaje, které stát už dávno má, nebo dokladovat nejrůznější výpisy z rejstříků, přestože ten úředník by si je velmi snadno mohl vyhledat sám. I v tomhle směru zákon opravdu nabízí průlomové řešení, protože od tohoto okamžiku to bude povinnost na straně státu. V okamžiku, kdy dáte souhlas se sdílením těch údajů, tak od toho okamžiku s tím stát tak musí nakládat a nesmí po vás chtít, abyste znovu a znovu předkládali to, co dávno má.

Počítá totiž s tím, že ve lhůtě do jednoho roku vznikne katalog digitálních služeb.

To je naprosto konkrétní nabídka. Proto také říkám, že ta diskuse nebude salonní, má tyhle jasné časové kontury a na vládu klade jasný nárok, pokud se pod něj už jednou podepsala Poslanecká sněmovna napříč poslaneckými kluby, že to je závazek myšlený vážně a že to znamená tolik nemluvit o digitalizaci, ale převést to do reálného života, do reálné praxe v podobě digitálních služeb, které občan opravdu bude moci využívat. Protože úředník přirozeně musí postupovat tak, že když k něčemu nemá právní zmocnění, tak to neudělá.

Nebude k tomu potřebovat stále víc a víc lidí, nebude k tomu potřebovat stále víc a víc peněz a také k tomu nebude potřebovat stále víc a víc času. Toto jsou konkrétní pozitivní dopady zákona.